Já si troufám tvrdit, že ta jednání, která jsem zrovna dnes měl, byla s těmi, kteří možná o tom vědí víc než kdokoliv jiný.

OBSE je instituce, která byla požádána, aby o tom podala zprávu. Skoro je mi líto, že jsme této návštěvě v této zemi nevěnovali větší pozornost, protože lepší zdroj snad v této chvíli byste těžko hledali. Když se tady tedy bavíme o tom, kdo co v této místnosti ví o tom, co se na východě Ukrajiny děje, a když tady byla vláda obviněna, že o tom údajně neví nic. Chápete? A to bylo prezentováno jako nečernobílé hodnocení situace. Víte, já rozumím tomu, že celá ta věc asi jitří veřejnost.

Takže já vím, jak to štěpí společnost. Já bych chtěl na začátku vyzvat mně to připadá, že v něčem ten spor je vadný, protože mně připadá, že v této zemi, i když jsem pozoroval občany na tom náměstí, tak jsem přesvědčen, že v podstatě těm lidem tam jde o stejnou věc. Mají strach o to, co se děje, a chtěli by zajistit bezpečnost, prosperitu svých životů, chtěli by žít normální život. Mám pocit, že tohle je to, co nás spojuje, a že bychom na to měli myslet i v této Sněmovně, když se debatuje o takových věcech, jako jsou vážné konflikty na našich hranicích.

A měli bychom si pamatovat, že i když situace je složitá a budoucnost není vždy úplně jasná, tak bude důležité, jak se v této zemi dokážeme bavit o tom, co se kolem nás děje, a jestli v tom dokážeme vytvořit určitou jednotu. Jestli ten národ bude držet pohromadě. Debata, jsou to těžké věci, ale přesto si myslím, že by nemělo nic bránit tomu, abychom se nakonec shodli na tom, že to hlavní, oč nám jde, je společné.

A teď mi dovolte, abych tedy se vrátil k tomu, čím jsem začal.

A proč mu připadá ten postoj České republiky soudný a přiměřený? On říkal proto, protože mu připadá, že česká vláda a český premiér chápou, že sankce samy o sobě nejsou strategie, že vlastně sankce jsou nástroj, který musí být součástí nějakého celkového plánu. On řekl, že existuje strategická úroveň, to je to rozhodnutí, které jsme učinili o sankcích, a pak ta operační, ten způsob, jak ty sankce budeme nasazovat, protože podle něho sankce nebudou mít smysl z hlediska toho, co se dneska na Ukrajině děje, pokud nebudou doprovázeny příslušnou diplomatickou aktivitou. A ta diplomatická aktivita je podle něho strašně důležitá. V opačném případě, říkal, pokud budou jenom sankce, tak se budeme navzájem trumfovat jeden vůči druhému a bude eskalovat ta spirála, o které tady shodou okolností mluvil také premiér Bohuslav Sobotka. On řekl, že to vůbec neznamená, že je jednoduché řešení nebo že existuje jednoduchá cesta nebo že existuje nějaký zaručený recept, ale že někde je třeba prolomit tu spirálu toho, jak se budeme trumfovat z jedné nebo druhé strany. V opačném případě nemusíme dojít daleko. Já bych chtěl podpořit to, co jsem tady včera citoval.

Oni tam říkají, že jestli přestane dialog, budeme za to těžce platit. Oni tam říkají, že pouze diplomatickými prostředky, a pokud budou správně, efektivně, tvořivě použity diplomatické prostředky, jedině pak má Petro Porošenko šanci využít možností mírového plánu a obnovit suverenitu Ukrajiny.

A nemáme šanci z toho...